Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 1. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 60. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Klučku. Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a členové vlády: Pan poslanec Adamec do 15. hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Číp zdravotní důvody, pan poslanec Gabal zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel zdravotní důvody, paní poslankyně Halíková osobní důvody, pan poslanec Holík pracovní důvody, pan poslanec Horáček pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová osobní důvody, pan poslanec Lank pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová pracovní důvody, paní poslankyně Nováková osobní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová bez udání důvodu, pan poslanec Okleštěk pracovní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Seďa od 18.30 hodin pracovní důvody, pan poslanec Šidlo zdravotní důvody, pan poslanec Váňa pracovní důvody, pan poslanec Zemánek pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Šlechtová zahraniční cesta a pan ministr Štech zdravotní důvody. Tolik tedy omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 60. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Zatím tady mám tři přihlášky a všechny tři jsou od pana poslance Okamury, takže já ho požádám, aby se ujal slova. A omlouvám se panu poslanci ještě s přednostním právem pan předseda klubu. Pan předseda se vzdává svého přednostního práva. V tom případě má slovo pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy a pánové, vzhledem ke skandálnímu hlasování českých europoslanců v Evropském parlamentu, které je podle našeho názoru zcela v rozporu s většinovým názorem české společnosti, navrhuji zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Projednání dopadu rezolucí přijatých Evropským parlamentem, které se nazývají Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování a dále Strategie Evropské unie pro Sýrii na Českou republiku.

Co je obsahem těchto rezolucí? Především je třeba podtrhnout, že obě rezoluce tvoří jeden politický celek se zásadním dopadem na Českou republiku. Evropský parlament se těmito rezolucemi jasně přihlásil k pokračování přerozdělování migrantů do členských zemí Evropské unie na základě povinných kvót. V těchto rezolucích se znovu povzbuzuje tzv. imigrační krize a s ní spojené přerozdělovací kvóty, tentokráte již ve spojení s jasně deklarovaným politickým záměrem trestat neposlušné země.

Evropský parlament dal jasný politický mandát k případným sankcím proti České republice.

A jak jsem již uvedl, obě revoluce představují jeden politický celek ohrožující zájmy České republiky.